Nyní vystoupí paní poslankyně Knechtová a připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, navrhuji zařazení nového bodu s názvem Odměňování pracovníků pracujících v sociálních službách jako první bod po pevně zařazených bodech. Možná o tom nevíte, ale rozdíly jsou opravdu veliké.

Ještě větší rozdíly jsou v domovech pro seniory a jiných pobytových službách, zde se průměrná odměna liší už o 5 000 korun. Podobně jsou na tom například terénní sociální pracovníci, kteří pomáhají lidem bez domova, nebo ti, kteří poskytují poradenství v občanských poradnách. Největší rozdíly jsou ve výplatách zdravotních sester bez specializace. Ty, které pracují v nestátních pomáhajících organizacích, dostávají průměrně o téměř 20 000 korun měsíčně méně než jejich kolegyně v příspěvkových organizacích. Musím se přiznat, že je pro mě naprosto nepochopitelné, jak může stát tohleto tolerovat a mít dvojí metr v odměňování pracovníků pracujících v sociálním segmentu. Zatímco státem, krajem či městy zřizované sociální služby z hlediska financování mají své jisté, protože jsou zaštítěny jejich rozpočty, v nestátním sektoru je zoufalý nedostatek finančních prostředků na výplaty pracovníků a zároveň i na nezbytné výdaje spojené s provozem sociálních zařízení. A to přitom nejde o nějaký malý počet pracovníků. Jen u pěti největších nestátních poskytovatelů pracuje zhruba 12 000 zaměstnanců, kteří za rok pomohou 190 000 klientů po celé České republice. Co je k financování potřeba? Specialisté nebo pracovníci s velkými zkušenostmi se opravdu velmi těžko nahrazují. Jedná se mi o podporu rovných podmínek v odměňování sociálních pracovníků, se kterou se na mě obracejí sociální pracovníci nejen z mého kraje. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Balaštíková. Je přihlášená, ale není zde.

Nebudu dlouhý.

Proto bych byl rád, kdybychom si některé ty věci mohli říct.

Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Základem a podstatou našeho návrhu je zavedení minimálního garantovaného starobního důchodu pro všechny osoby, které mají na vznik a pobírání starobního důchodu nárok, tedy pro občany, kteří splnili příslušné zákonné podmínky, což je důchodový věk a dobu odvádění důchodového pojištění. Navrhujeme výši tohoto minimálního starobního důchodu ve výši minimální mzdy. Navrhovaná konstrukce tohoto minimálního starobního důchodu respektuje i další podmínky pro přiznání samostatných starobních důchodů i důchodů kombinovaných. Právní úprava pro výpočet a přiznání výše důchodů tak zůstává nedotčena z důvodu hladkého administrativního začlenění institutu minimálního důchodu do našeho důchodového systému. Poměrně důležitým ustanovením návrhu je i to, že přiznání minimálního starobního důchodu proběhne vždy individuálně až na základě posouzení žádosti pojištěnce, a že tedy pracovníci České správy sociálního zabezpečení nebudou nepřiměřeně zahlceni povinností přepočítávat hromadně tisíce jednotlivých důchodů a jejich souběhů. S ohledem na skutečnost, že minimální starobní důchod je pojímán jako institut, jehož primárním cílem je zajistit jeho příjemci důstojnou životní úroveň, je možnost jeho přiznání limitována i majetkovými poměry pojištěnce, tedy například příjmy z nájmu a z podnájmu, různými typy rent a dividend a podobně. Tyto záležitosti by byly ošetřeny a podloženy čestným prohlášením žadatele o minimální důchod a zároveň by byly i přezkoumatelné v případě pochybností krajskou pobočkou Úřadu práce. Jde o krok, jehož realizace již nesnese dlouhého odkladu i proto, že životní situace našich nízkopříjmových seniorů je, a to i s ohledem na aktuální kontext enormně rostoucích cen energií, potravin a dalších základních životních potřeb, naprosto neúnosná.

Stavět starobní důchodce, kteří odpracovali pro společnost několik desítek let a kteří mají často podlomené zdraví, do situace žadatelů o sociální dávky, obrazně i doslova do jedné řady s těmi, kteří naopak neodpracovali vůbec nic, je navíc neetické, nemorální a nehumánní.